Dokonce jsme na tom v SPD tak, že nejenom že hájíme stavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, ale říkáme, abychom co nejdříve zahájili stavbu i dalších bloků v Temelíně, protože ani Dukovany nám nebudou stačit. Dukovany jenom vymění staré jaderné zdroje za nové, to znamená, nezvýší se kapacita.

Takže potud samozřejmě s tím, co je napsáno tady v tom návrhu usnesení, souhlasíme. Ano, my všichni bychom teď měli utíkat a snažit se snížit ceny energií do budoucna, aby se lidé v České republice nedostávali do finančních energetických problémů. Ale hned první věta, hned první dva řádky, tohoto návrhu usnesení nám právě zabránily pro toto usnesení hlasovat.